Vyslechl jsem i argumenty právě pravicové opozice, kdy tam řešila věk 50 let a právě 20 let praxe. Vím, že se řešila ještě prostupnost ze soukromé sféry do státní služby.

Já jsem byl proti tomu, protože bychom nějakým způsobem státní správu dehonestovali. Že pokud by tam samozřejmě přišli odborníci ze soukromé sféry, a já tomu i rozumím, že jsou to odborníci, ale byl by to poměrně problém. Tam by se musely upravit výběrová řízení a další věci, které

Je důležité, abychom rozuměli tomu, co říkáte. Ano, já jsem si vědom toho, aby tomu rozuměli.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Prosím. Dámy a pánové, ta pozornost projednávání takového závažného zákona, na kterém má přinejmenším velmi bych řekl silný zájem nejvyšší státní úředník, mě zaráží. Zaráží mě ta nepozornost, která tady v sále je. Zaráží mě, že ne všichni zřejmě vědí, o čem to je a proč se má, tak jak je navrženo, rozhodovat.

Ještě s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Já bych požádal ještě před vyhlášením té pauzy, jestli bychom se nemohli poradit jako předsedové klubů, jestli nebudeme postupovat nějakým jiným způsobem. Stačí pět minut na přestávku porady předsedů? Děkuji.

Nevím, jestli to mohu prezentovat jako závěr, jako dohodu předsedů poslaneckých klubů.

Požádám, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Pro pořádek zopakuji procedurální návrh, který zde zazněl, a ten je, abychom vyřadili všechny body z pořadu schůze. Všechny neprojednané body z pořadu schůze, včetně tohoto. Kvorum se již ustálilo. Mohu zahájit hlasování. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení bodů z pořadu schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat.

A já končím tuto schůzi. Ještě se o slovo hlásí předseda volební komise. Prosím. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, prosím členy volební komise, my jsme měli původně schůzku až za dvě hodiny.